To je daleko lepší viditelně někomu postavit na pult registrační pokladnu, viditelně někam vyslat tým, který svým způsobem tady pracuje už dlouhá léta, ale teď jsme mu začali říkat Kobra. Nepřináší to vůbec nic.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda kolegy seznámila trošku s principem svého pozměňovacího návrhu pod písmenem C k tomuto sněmovnímu tisku, protože se o něm hodně debatuje, máme tady různá stanoviska a je třeba si to možná trošku vyjasnit. Je to vrozená porucha metabolismu.

Navíc je potřeba zdůraznit, že to má i sociální hledisko, protože vždy jeden rodič musí zůstat doma, neboť příprava potravy pro děti, které navštěvují školu, je opravdu nesmírně důležitá a těžká.

Mám další přihlášené do rozpravy ve třetím čtení, nejméně pana předsedu Okamuru a pana kolegu Hovorku Používají se v zásadě jako léčivé přípravky pro pacienty s celou řadou onemocnění. Jedná se zejména o vrozené poruchy metabolismu, těžké potravinové alergie a těžké malnutrice spojené s onemocněním.

Dále je potřeba zdůraznit, že tyto potraviny byly do roku 2004 součástí léků. Na základě direktivy Evropské komise, kdy jsme byli nuceni vytvořit tuto kategorii, byly zařazeny do zákona o veřejném zdravotním pojištění a jsou hrazeny z veřejných prostředků. Jsou to léčivé přípravky, které nemají status léků, ale jako léky se používají. Za potraviny s léčebným účinkem je možno považovat potraviny, které mají být dle platné legislativy užívány pouze pod dohledem lékaře.

Snížením DPH u těchto potravin pro zvláštní léčebné účinky se sníží výdaje veřejného zdravotního pojištění v případě, že jsou tyto předepisovány na recept, a nebo se ušetří výdaje nemocnic, které tyto potraviny pro zvláštní léčebné účinky kupují a financují z rozpočtu nemocnic. Důkaz o tom, že jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely podobné s léky, je omezení jejich výdeje uvedením na etiketě: použít na základě doporučení lékaře nebo odborníka v oblasti výživy. Co je důležité zdůraznit, je to, že cena výrobce těchto potravin pro léčebné účely je regulovaná státem stejně jako marže. na výrobu bezlepkových potravin, neřeší situaci těchto osob, resp. řeší jen velmi částečně, a pacienti a jejich rodiny se tak cítí diskriminováni oproti pacientům s nesnášenlivostí lepku nebo ostatním pacientům používajícím léky.

S ohledem na zdravotní a sociální význam takového opatření by ale bylo možné uvedený výpadek považovat za zcela zanedbatelný.

Oproti tomu stojí výdaje za veterinární léky 2 až 3 mld. korun. A musíme si uvědomit, že u sněmovního tisku 251, který byl předkládán v minulém období nebo chvíli před tímto sněmovním tiskem, jsme my, zákonodárci, odsouhlasili, že veterinární přípravky budou mít sníženou sazbu DPH 10 %.

Zároveň sem patří i klinická výživa, která dopadá zejména na seniory a osoby vážně nemocné.

Opravdu vás žádám o zvážení podpory pozměňovacího návrhu, který dopadá na rodiny s dětmi.